Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající, za slovo a děkuji i za to, že jste ten jazykolam řekl za mě, takže už to nemusím opakovat. A protože jsem obsáhle představoval v prvním čtení, tak už jenom skutečně shrnu, k jakým změnám dochází.

Účelem je tedy vytvořit takové předpoklady, které rozšíří okruh smluvních stran, na které se budou vztahovat požadavky na omezování znečištění ovzduší.

Česká republika v současnosti také již plní národní emisní stropy platné k roku 2020. Zatím s výjimkou oxidu siřičitého, kde je ale předpoklad dosažení tohoto snížení v předepsané lhůtě. Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru a zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Václav Zemek. Děkuji za slovo.

Děkuji za pozornost.

Prosím, pane zpravodaji.

Tedy doporučení Poslanecké sněmovně, aby tento tisk schválila.